154.

Nemá zájem.

Ptám se nyní paní zpravodajky, jestli před zahájením rozpravy chce vystoupit, nebo až v rozpravě, paní zpravodajko? Tak otevírám rozpravu a první přihlášený je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, máme zde další návrh, který umožňuje šířeji trestat firmy či podnikatele. Novela trestního řádu obsahuje tři poměrně nesouvisející pasáže a já bych se rád zaměřil na tu část předkládaného tisku, která zavádí trestnost přípravy u trestného činu krácení daně. Podle předkladatele má být touto úpravou dosaženo lepšího odhalování tzv. karuselových podvodů, při kterých dochází k významnému krácení DPH. Proti tomu záměru, a o něm tady často hovoří na půdě Poslanecké sněmovny, prakticky v každém svém vystoupení, pan ministr financí, proti tomu záměru nelze nic namítat. Ale karuselové podvody jsou natolik složitá, sofistikovaná trestná činnost z hlediska i přítomnosti mezinárodního prvku, že musí být řešena zcela specificky, ne že Ministerstvo spravedlnosti na základě podnětu Ministerstva financí se najednou rozhodne, zase bez nějaké diskuse s odbornou veřejností, že zařadí do trestního zákoníku trestný čin krácení daně. A já trvám na tom, když pan ministr říká, že neví, co to je pojem systémový nesystémový, tak si myslím, že toto je nesystémový přístup, stejně jako postupně malými novelkami neustále novelizovat trestní řád. Tento návrh totiž nijak specificky nemíří pouze na ty karuselové podvody, protože předkladatel do předlohy zahrnul trestnou přípravu u krácení všech daní a podobných poplatků.